Zatím zde žádnou takovouto žádost nemám. Chtěl bych vám říci, že omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: paní poslankyně Dobešová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Holeček rodinné důvody, pan poslanec Janulík osobní důvody, pan poslanec Kostřica zdravotní důvody, paní poslankyně Nytrová zdravotní důvody, paní poslankyně Pastuchová pracovní důvody, paní poslankyně Pecková od 11 do 13 hodin osobní důvody, pan poslanec Volčík ze zdravotních důvodů. Z členů vlády se omlouvá pan ministr Chovanec z pracovních důvodů. Na dnešní dopolední jednání máme pevně zařazený bod 16. Poté bychom pokračovali dalšími body podle schváleného pořadí, ale mám zde přihlášky. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Kolegyně a kolegové, dovolím si dát několik návrhů na pevné zařazení bodů naší schůze. Za prvé si dovoluji navrhnout, abychom pevně zařadili vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích, sněmovní tisk 87, a to na dnes po pevně zařazeném bodu, který máme jako bod jedna, čili byl by to dnes druhý bod. Druhý návrh se týká vládních návrhů z resortu ministra vnitra.

Děkuji, pane předsedo.

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, předkládám návrh na pevné zařazení bodu číslo 6, sněmovní tisk číslo 47, z důvodu nepřítomnosti pana ministra dopravy dnes jako první bod po polední přestávce. Dnes po poledni, dobrá. Další přihlášky neregistruji. Ještě než se hlasováním vypořádáme s návrhy kolegů, tak bych chtěl ještě omluvit pana poslance Adama ze zdravotních důvodů a informovat vás, že pan poslanec Tejc hlasuje s náhradní kartou číslo 1.

Jedním hlasováním. Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s návrhy pana poslance Sklenáka, ať prosím stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 15. Tento návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti? Hlasování má číslo 16. Tento návrh byl také přijat. Tím jsme se tedy vypořádali se změnami programu a již nám nic nebrání, abychom zahájili jednání o jednotlivých bodech.